Paní poslankyně, prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo.

To jsou všechno data, která dohromady ukazují, že lidé na testování nechodí. Ukazuje, jak toto opatření může reálně zafungovat.

Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, krátce k oběma předřečnicím.

Ale navázal bych na to, co říkala ještě kolegyně Aulická Jírovcová, prostřednictvím pana předsedajícího. Co se týče testování, tady jsme hodně zaspali.

Už jsme o tom diskutovali minulý týden velmi podrobně na zdravotním podvýboru, který vede pan profesor Válek.

Škoda že k tomu nedošlo. Pokud chceme, aby rodiče byli v klidu a aby děti posílali do škol, musíme vybrat takové testy, které budou pokud možno co nejvíc spolehlivé, ale budou bezpečné i v tom smyslu, že budou co nejméně invazivní.

To jenom na doplnění.

Říkat, že si myslíte nebo že předpokládáte, že se procento lidí, kteří by to dodržovali, nezvýší, nebo se nebudou chodit testovat kvůli tomu, že ty peníze dostanou, nebo se hlásit, to hnedka na začátku vůbec v dané situaci nepomáhá.

Tam určitě souhlasím.

Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, mně tahle diskuze připadá trošku jako debata o karenční době.

Vycházím z vlastních praktických zkušeností podložených názory mnoha podnikatelů, kteří mi napsali po mém prvním vystoupení k tomuto tématu ve Sněmovně. Potenciál zneužití tohoto opatření totiž není nijak ošetřen. Není ošetřeno ani řetězení karantény u jedné osoby.

Zneužívání ze strany zaměstnanců může vést k vážným problémům v dosud fungujících firmách. Zneužívání ze strany živnostníků prakticky nestojí v cestě vůbec nic. Posílání do karantény je formální, kontrola dodržování karanténních podmínek neexistuje. Na rozdíl od paní ministryně Maláčové, prostřednictvím pana předsedajícího, vím, že motivace zůstat doma za 90 % mzdy může být pro mnohé velmi vysoká. Takže ještě jednou, je to sociální inženýrství. Každý pozměňovací návrh to jenom komplikuje a otevírá další cesty pro zneužívání. Nezodpovědní stejně nebudou dodržovat pravidla a doma nebudou. A abych nebyl jenom negativní, věřím, že hlavní motivací těch, co se dostali do kontaktu s infekcí, by měla být obava o vlastní zdraví, a především odpovědnost za zdraví svých blízkých. Je potřeba si poctivě říct, že skutečnou cestou z problémů jsou návrhy, které tady budeme probírat v rámci diskuze o prodloužení nouzového stavu, a především je to pevný systém a plán očkování. Děkuji vám za pozornost.